Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání. Poprosím už připraveného předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás informoval o výsledku tajné volby předsedy Poslanecké sněmovny.

A teď ta nejdůležitější informace.

Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážená veřejnosti, já vám velice děkuji a s velkou pokorou, s velkou pokorou a věřte mi, že to myslím zcela vážně a upřímně, přijímám tuto odpovědnost a opravdu si toho vážím.

A myslím si, že toho budeme schopni. Já jsem v tomhle směru velkým optimistou a věřím tomu, že mnozí z nás skutečně máme tento zájem a také si pamatujeme ten slib, který jsme skládali na prvním místě. Chtěla bych, abychom skutečně dbali na kvalitu před kvantitou. To je podle mého názoru nesmírně důležité a považovala bych to za to nejdůležitější měřítko, které si máme stanovit.

Já se budu snažit ze všech sil, abych důvěru v naši komoru Parlamentu, tedy v Poslaneckou sněmovnu, zvyšovala.

Děkuji vám ještě jednou a tolik asi za mě, myslím, že to stačí.